Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Jsme před otevřením rozpravy u bodu č. 161. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem původně chtěl velmi stručně vystoupit s úvodním slovem k navrhovanému zákonu, ale musím se vyjádřit i k tomu, co se tady odehrálo.

Ale chtěl bych také říci, že touto obstrukcí se nezabrání dnes pouze projednání tohoto návrhu zákona, ale i dalších návrhů, např. hned dalšího, o účastnících odboje, jak je tady zkráceně nazván. To je zákon, který prosadila původně pravice včetně ODS, bohužel v dost nefunkčním stavu, a ta novela, která je tu předkládána, tak je proto, aby se ten proces zrychlil, zefektivnil a aby se ti staří lidé, kteří čekají na to, že jim bude vydáno osvědčení, že se jim třeba dorovná důchod na průměrný, tak ono každým dnem ti lidé umírají a spousta z nich se toho nedožije.

Říkám, je to bezohledné po všech stránkách, to, co se tady stalo. Ale nakonec ono je to tady už dost zvykem v poslední době. A nyní velmi stručně k tomu samotnému návrhu.

Jak jsem tady říkal, pohybujeme se tedy v naprosto jasně daných mantinelech, protože to musí zůstat na úrovni prováděcího zákona. K pozměňovacím návrhům se tady podrobně teď vyjadřovat nebudu, neb si myslím, že pokud dá Sněmovna na doporučení gesčního výboru, tak ten zákon bude upraven do podoby, která je přijatelná, je tak projednatelná a schvalitelná a o to bych vás chtěl požádat. Třeba to, pokud ta obstrukce nebude pokračovat, ještě stihneme i s tím následujícím návrhem zákona, protože ta procedura je velmi jednoduchá. Děkuji panu ministrovi. Nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura.

Požádali nás, abychom to neumožnili schválit v režimu devadesátky. Protože s nimi spolupracujeme roky, my jsme prosazovali zákon o protikomunistickém odboji atd., tak jsme jim samozřejmě vyhověli. To jenom na vysvětlenou.

Takhle jednoduché to je. A to, že k tomu návrhu zákona, který je předkládán, máme výhrady, to je pravda, budou je moji kolegové podrobně formulovat v debatě, která proběhne.

Vy jste tady dvě a půl hodiny projednávali zcela zbytečný zákon o omezení prodejní doby, a pak máte tu drzost říct, že umírají členové protikomunistického odboje.